Tomu já rozumím, ale jelikož jsme ty legislativně technické úpravy nehlasovali a zařadili jsme je jenom do procedury, tak bohužel o nich hlasovat asi musíme, protože tak jsme schválili proceduru.

Pane předsedo, máte slovo. Já si myslím, že pan zpravodaj nepochopil vystoupení pana předsedy Poslanecké sněmovny. To už jsme ale schválili.

Rozumíme si, pane zpravodaji?

Schválená procedura, tak jak postupujeme, dávám návrh na hlasování o načtení legislativně technické úpravy dělené účinnosti z A3. Prosím o hlasování. Mé stanovisko doporučuji. Ještě jednou kolega Stanjura.

A požaduji tedy od zpravodaje, aby přednesl první návrh, o kterém budeme hlasovat podle schválené procedury. Pane zpravodaji. Prosím o hlasování. Doporučuji. Paní ministryně? Kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Paní ministryně?

Kdo je proti?

Další návrh. Pokračujeme pozměňovacím návrhem A2 a to je sazba poplatku z pobytu až sto korun. Doporučuji.

Já pokud říkám doporučuji, tak říkám dle stanoviska garančního výboru, což byl rozpočtový výbor.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Omlouvám se. Osvobození sezónních prací, zavedení osvobození. Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Pane zpravodaji, tam výbor nepřijal stanovisko?

Stanovisko výboru? Paní ministryně?

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Pokračujeme návrhem C1, což je návrh, který jsme rozdělili, to znamená na C1a a C1b.

Stanovisko? Jelikož výbor neprojednával samostatně rozdělený tento bod rozpočtový, tak říkám neutrální. Jinak celému C1 byl ve výboru záporný. To znamená, že nedoporučil. Paní ministryně?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Výbor neprojednal.

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Budeme pokračovat tedy návrhem D1. Je to návrh Ondřeje Veselého, zrušení limitu šedesáti dnů. Výbor nepřijal stanovisko. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.